Již dříve se mi s přednostním právem mezi body přihlásil pan předseda Faltýnek, takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo, za slovo.

Nicméně je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím.

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Já vám děkuji.